Jako další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Jurečka. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové.

Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dobrý den. Není pochyb o tom, že Ruská federace proti České republice zahájila nejagresivnější diplomatickou a zpravodajskou eskalaci za poslední desítky let. Ruští ministři vyhrožují českým komunálním politikům za to, že svobodně rozhodli podle platných českých zákonů.

Ve stejné době musela být dvěma lokálním českým politikům, starostovi Prahy 6 a primátorovi hlavního města, poskytnuta policejní ochrana. Souvislost určitě není náhodná. Ruská federace vede dlouhodobou dezinformační kampaň proti České republice, včetně výzev k fyzické likvidaci těchto komunálních politiků. Všechny tyto kroky a mohla bych jmenovat i některé další jsou natolik závažné, že k nim nelze mlčet.

To ani v současné situaci, kdy řešíme dopady pandemie koronaviru, nemůžeme opomíjet a tato bezpečnostní rizika nemají zapadnout. Vláda by měla zaujmout jasné stanovisko. Je namístě vyhoštění ruských zpravodajců působících pod diplomatickým krytím v České republice. A pokud tak vláda nečiní, tak bychom k tomu měli zaujmout stanovisko my, poslanci Parlamentu České republiky. Proto vás chci požádat o zařazení nového bodu na schůzi, který by nesl název Vměšování Ruska do vnitřních záležitostí České republiky.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, míra hluku v sále je neúnosná. Já vás prosím o klid! I míra zasahování Ruska do českých záležitostí je neúnosná, proto prosím, zařaďme tento bod jako druhý bod dnes po senátní vratce. Děkuji.

První se týká pevného zařazení tisku 689, zákoník práce, tuším, že je to bod 24.

Další prosba se týká bloku druhých čtení.

Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Pikal. Děkuji, pane předsedající, to nemuselo být. Já bych měl dva návrhy.

Děkuji.